Já bych tady připomenul čtyři základní věci, které jsme požadovali a které nakonec byly, aspoň do jisté míry, v dosažené dohodě zohledněny. Za prvé jsme požadovali zrušení institutu generálního ředitelství, tedy toho zbytečného superúřadu se superúředníkem, který by byl vybaven velmi neobvyklými personálními pravomocemi. Jsme spokojeni s tím, že nevznikne další zbytečný úřad s nejasnou agendou. Návrh, aby koordinaci státní služby a její personální zabezpečení zajišťovalo Ministerstvo vnitra, byl naším návrhem a nemáme s ním žádný problém. Druhá věc, kterou jsme požadovali, byla otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy i zástupce akademické a soukromé sféry, tedy aby nedošlo k izolaci úřednictva a k tomu, aby se byrokraté vybírali sami mezi sebou.

Je dobře, že vláda akceptovala naši připomínku a v zásadě zrovnoprávnila úřednickou zkoušku se zkouškou odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků. My nicméně prosazujeme co největší otevřenost státní služby, aby úspěšní lidé ze soukromého sektoru, z akademické sféry, z obecních, městských a krajských úřadů mohli posílit státní správu a neustále ji zlepšovali. Akceptujeme definitivní, nebo navrženou podobu výběrových řízení u nejvyšších funkcí, jako je náměstek pro státní službu, státní tajemníci, náměstci pro řízení sekcí, ale u nižších vedoucích pozic, což jsou ředitelé odborů a vedoucí oddělení, navrhujeme, a bude to obsahem našeho samostatného pozměňovacího návrhu, ještě větší otevřenost výběrových řízení všem zájemcům ze soukromé sféry, z akademické sféry, kteří splní podmínky vzdělání, praxe a znalostí. Třetí věc, kterou jsme požadovali, bylo zajištění personální kontinuity a stability. Vládní koalice akceptovala naši připomínku a prodloužila potřebnou délku pracovní zkušenosti těch, na které se má tento zákon vztahovat, ze tří na čtyři roky. A pak je tu ten čtvrtý bod, jak se ukazuje, nejproblematičtějí, a to je návrh, aby existoval jenom jeden typ náměstka. S řešením, které navrhla vládní koalice, v žádném případě nejsme spokojeni, ale protože ve všech jiných případech jsme dosáhli prosazení našich požadavků, tak jsme připraveni respektovat tuto dohodu. My opravdu nepotřebujeme dva typy náměstků. Nepotřebujeme náměstky, jejichž jedinou náplní činnosti bude zastupovat ministra na jednání vlády nebo na oficiálních akcích. Odpočátku jsme chtěli jeden typ náměstka. Ale my jsme měli tu představu, která je logická, která by nejlépe fungovala, a to je ta, aby si ministr přivedl svoje náměstky, i kdyby to byli lidé, kteří působili jinde než ve veřejném sektoru, tak jak to bylo dosud, a tito náměstci by řídili svěřenou část ministerstva. Tento model je osvědčený, kombinuje v sobě docela dobře politické řízení ministerstva s odbornou kompetencí a nevidíme důvod, proč bychom měli tento model takto zásadním způsobem měnit. Nicméně konstatuji, že vládní koalice z mně nepochopitelných důvodů trvá na dvou typech náměstků, a konstatuji také, že i navzdory tomu, že se nám to nelíbí a nesouhlasíme s tím, jsme připraveni v zájmu přijetí tohoto zákona jako celku a s ohledem na to, že naše všechny ostatní požadavky byly akceptovány se přes to přenést a nakonec pro zákon hlasovat. Konstatuji tedy, že vláda splnila tři z našich čtyř zásadních podmínek, dodržela dohodu a my nemáme problém zase ze své strany naše slovo také dodržet. To je důležité, abych toto konstatování řekl předtím, než budu hovořit dál, protože chci upozornit na to, a kolegové to vědí, že jsme předložili mimo rámec této dohody, jak jsme to ale ohlásili už při těch jednáních, několik pozměňovacích návrhů, které by měly vést k dalšímu zlepšení tohoto zákona a které podáváme samostatným pozměňovacím návrhem, který je sněmovním tiskem 1195. My, za prvé, chceme skutečně zajistit, aby lidé mimo státní správu měli možnost pracovat pro český stát, a proto navrhujeme, aby se už v prvním kole, a to je důležité, v prvním kole mohli do výběrového řízení hlásit lidé ze soukromé sféry nebo z veřejných institucí, samozřejmě s dodržením podmínky, že složí úřednickou zkoušku a mají odpovídající praxi. Dámy a pánové, až nad tímto naším návrhem budete přemýšlet, tak si třeba představte auditora v soukromé firmě, proč by po čtyřech letech praxe měl být horší než auditor, který působí ve státní instituci. Čili my navrhujeme, aby už v prvním kole se výběrová řízení u nižších vedoucích pozic vedoucí oddělení, ředitel odboru otevřela i pro lidi ze soukromé sféry. Za druhé navrhujeme v tomto pozměňovacím návrhu, aby vzdělávání úředníků mohly zajišťovat vysoké školy. Samozřejmě ne automaticky, ale zase vysoké školy poté, co k tomu získají akreditaci od Ministerstva vnitra. Bude to nejlevnější, nejefektivnější, nejkvalitnější, protože vysoké školy mají dostatek zkušeností a mají i odpovídající personál. Za třetí chceme proporčně snížit výši výplaty neúměrně vysokého odbytného při skončení pracovního poměru na dobu neurčitou, a to zhruba na polovinu doby, která je teď navrhována. Až budete zase nad tímto naším pozměňovacím návrhem přemýšlet, tak si představte člověka, který nastoupí do státní správy po absolvování vysoké školy v nějakých 25 letech, pracuje 9 let, ve 34 letech odchází ze státní správy a stát mu garantuje, že mu bude ještě rok něco platit, když nebude moct najít nějaké místo, a pak mu bude platit 12násobek měsíčního platu. To nám skutečně připadá zbytečné a přehnané a byli bychom tady pro, abychom toto odbytné snížili. Například v tomto konkrétním případě tedy po 9 letech praxe na polovinu, tedy na šestinásobek. Za čtvrté navrhujeme vypustit výjimku pro platné úřednické vzdělání na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě.

A dále navrhujeme, za šesté, vypustit povinnou přítomnost odborů u úřednické zkoušky.

Dámy a pánové, já bych rád na závěr konstatoval, že občanští demokraté dodrží dané slovo a podpoří takovou verzi služebního zákona, která odpovídá dohodě mezi námi jako pravicovou opozicí a vládní koalicí. Zvážíteli také ještě zapracování našich dalších návrhů, které předkládáme, bude to nepochybně další krok k tomu, abychom přijali přijatelný, nebo docela dobrý zákon o státní službě, která bude sloužit našim občanům.